Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení, a z pověření vlády předložený návrh uvede už vidím, že je zde pan ministr dopravy Martin Kupka.

Možná se ptáte, proč přicházíme s touto novelou zákona v tomto pohnutém čase, ale ono to je opravdu nezbytně nutné s ohledem na to, že proběhly už všechny implementační lhůty. Tu novelu projednali i v předchozím období naši předchůdci ve vládě a zároveň byl ten návrh předložen i do Poslanecké sněmovny. Teď se ocitáme opravdu v situaci, kdy pokud rychle neschválíme tento zákon, tuto novelu, tak bychom byli vystaveni zbytečně finančním sankcím. Já se pokusím jenom velmi stručně představit základní parametry té novely. V souladu s požadavky směrnice dochází v prvé řadě k doplnění povinnosti velitele námořního plavidla, to znamená námořní obchodní lodi, ale i námořní jachty, zajistit předání odpadu nacházejícího se na jeho palubě přístavnímu zařízení pro příjem odpadu nacházejícímu se v přístavu členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. V návaznosti na požadavky směrnice 2019/1159 dochází předně ke změně přístupu ve věci uznávání průkazů způsobilosti a osvědčení o zdravotní způsobilosti členů posádky vydaných jiným členským státem Evropské unie nebo státem tvořícím Evropský hospodářský prostor. Zatímco stávající právní úprava je založena na tom, že musí být uznání každého průkazu způsobilosti aprobováno Ministerstvem dopravy coby námořním úřadem, nově bude zvláštního uznávacího aktu ze strany námořního úřadu třeba již pouze v případě průkazů způsobilosti vydaných pro člena posádky na velitelské nebo provozní důstojnické úrovni, zatímco ostatní průkazy způsobilosti vydané uvedenými státy pro členy posádky na pomocné úrovni, jakož i jimi vydaná osvědčení o zdravotní způsobilosti budou nadále uznána ex lege, tedy přímo ze zákona.

Rovněž dochází k opuštění dosavadního institutu prozatímního dokladu o uznání průkazu způsobilosti. Jak jsem zmiňoval, návrh zákona již byl předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky v jejím předchozím volebním období, nicméně k projednání této legislativní předlohy nedošlo. Navrhujeme projednat předložený návrh zákona a vyslovit s ním souhlas již v prvém čtení podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. S ohledem na to, že transpoziční lhůty u výše zmíněných směrnic již uplynuly, zahájila Evropská komise ve vztahu k oběma směrnicím řízení o porušení unijního práva, přičemž nebudeli transpozice těchto směrnic v brzké době dokončena, hrozí České republice uložení finančních sankcí. Vzhledem k těmto skutečnostem je třeba urychlit proces projednávání návrhu zákona v následujícím legislativním procesu. Navíc se jedná o zcela neproblematickou a stručnou legislativní předlohu, která je opravdu čistě implementačního charakteru a která nebyla zpochybněna v rámci jejího projednání s odbornou veřejností ani v rámci meziresortního připomínkového řízení.

Na základě všech těch skutečností a stručného představení si vás dovoluji požádat o schválení předloženého návrhu zákona.

Pan předkladatel, pan ministr již řekl většinu těch podstatných věcí. Tento zákon zde byl již projednáván, ale neprošel celým legislativním procesem.

Děkuji panu zpravodaji a otevírám tímto obecnou rozpravu.